Takže podle informací, které máme, by měla Komise rozhodovat v příštích týdnech.

My máme samozřejmě eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst a zajištění investic do ekologie, protože bohužel ta první privatizace se nepovedla.

Takže doufejme, že druhý pokus privatizace bude podstatně lepší než ten první.

Pokud by náhodou to jednání bylo v širším kruhu než ve dvou, pokud byli přizváni další, mohli být přizváni na to jednání i zástupci odborářů? Děkuji.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

V tuto chvíli bych vyzval pana poslance Zdeňka Podala, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže interpelace zní takto:

Do dnešního dne se situace nezměnila.

Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom velmi stručně.

Já jsem, protože ten bod nebyl na programu, předal veškeré podklady, které jsem dostal od této skupiny, panu ministrovi Duligovi a požádal jsem ho o stanovisko, jak se k té věci může stavět saská vláda, a on mně slíbil, že se nám k tomu vyjádří.

Prosím, máte slovo. Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, má interpelace týkající se Energetického regulačního úřadu bude velice krátká a vlastně spojím dvě témata do jedné interpelace.

Podle jednacího řádu to může být pouze předseda rady, který ovšem stále nebyl vládou jmenován. A dále, podle jakého klíče bude probíhat výběr pátého člena rady, potažmo předsedy rady?

Prosím, máte slovo. Děkuji.